Vzhledem k tomu, že je tady omluva pana ministra Blatného a můj bod se explicitně vztahoval k jeho informacím, které jsem žádal, aby nám řekl na začátku dnešní schůze, tak já pro dnešní jednací den svůj návrh stahuji a budu ho uplatňovat v té chvíli, až tady pana ministra Blatného uvidím. Můžeme hlasovat zařazení nového bodu bez pevného zařazení.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní je zde návrh pana místopředsedy Petra Fialy na zařazení nového bodu Usnesení Poslanecké sněmovny k případu Alexeje Navalného. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Dále je zde návrh pana předsedy Chvojky, abychom tisk 952 o dostupném bydlení zařadili za tisk 780 týkající se podpory regionálního rozvoje v rámci bodů bloku prvních čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 139, přihlášeno je 101, pro 77, proti 10. Návrh byl přijat.

Kdo je pro zařazení takového bodu? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Souvisí to. Následně by byla navržena sloučená rozprava. Takže bod 219 zařadit za bod 43. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Nejprve tedy hlasujeme vůbec zařazení tohoto bodu, pak následně případně pevné zařazení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro nový bod? Kdo je proti?

Nebudeme tedy už hlasovat o zařazení. Kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze? Kdo je proti? Hlasování číslo 143, přihlášeno je 101, pro 25, proti nikdo. Ani tento návrh nebyl přijat, nebudeme již hlasovat o pevném zařazení.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 146, přihlášeno je 101, pro 35, proti nikdo. Návrh také nebyl přijat. Pan poslanec Výborný dále navrhuje bod 105, novelu insolvenčního zákona, zařadit dnes jako čtvrtý bod jednání po tisku 799. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A máme zde poslední hlasování. Paní poslankyně Černochová navrhuje bod 22, tisk 800, zařadit zítra za doposud pevně zařazené body. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?